Já vám, pane poslanče rozumím, já sněmovnu uklidním sám. Já vím, že podnikatelská témata řadu klubů nezajímají, ale Českou republiku a státní rozpočet určitě ano.

A už jsme tam načetli i ty dva pozměňovací návrhy, které jsou legislativně technické povahy, a pozměňovací návrh Lukáše Černohorského, který jsme na hospodářském výboru nepodpořili.

Já bych rád požádal o stažení svého pozměňovacího návrhu. Po prostudování celého návrhu i se zpětnou vazbou jsem se rozhodl, že nakonec zákon aktivně nepodpořím.

Takže prosím zpravodaje, aby s tím počítal. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan ministr také ne.

Je to tak, pane zpravodaji? Byly načteny už v druhém čtení. Ve druhém čtení? Dobře.

Ve třetím čtení nebyly, abychom tedy předneseny ve třetím čtení. Není to tak, ano. Nebyla, tak.

Ano, návrh B je pozměňovací návrh Lukáše Černohorského a Sněmovna by měla tedy, tak jak říkal pan předsedající, odsouhlasit jeho možnost stažení. Takže hlasování bude stažení B, pak hlasování o A1 a A2, pak o návrhu jako celku?

Procedura byla schválena.

Podle schválené procedury prvním hlasováním o zákonu bude stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem B. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? Paní ministryně?

Ještě jednou? Tak vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Protože jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o návrhu jako celku.